Případně tam bude třeba žádat o prodloužení.

Děkuji.

Takže ty peníze se de facto převádějí na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Takže byl jsem ubezpečen, že Ministerstvo školství vyčerpá maximálně svůj rozpočet.

A zájem je samozřejmě vyhovět všem žadatelům. A ten rozpočet vlastně utratit, protože proto jsme ho samozřejmě chtěli, aby peníze se hlavně dostaly do malých obcí, do malých klubů.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Co se stalo, tady už několikrát zaznělo.

Váš ministr Brabec zvolil strategii mlčení a odvolává se přitom na policii. Alespoň tak nám to tvrdil minulý týden na výboru pro životní prostředí. Co se ale musí tajit, když se vlastně nic neví? Nebo je to jinak?

V září jsme na Bečvě pozorovali velmi podobnou situaci.

Já potom budu pokračovat doplňujícím dotazem.

Pan poslanec zůstal věrný své pověsti a programu Antibabiš, nic jiného neumí.

Takže se čeká pouze na výsledek soudní expertizy.

Takže by bylo dobré, kdybyste bez důkazů nikoho neobviňovali. Protože vy samozřejmě, takzvaný Demokratický blok, jste udělali pravý opak.

To je samozřejmě lež.

Váš europoslanec Vondra.

Takže to, co tady se snažíte naznačit a mě interpelujete. No interpelujte pana Hamáčka nebo státního zástupce, proč to už není vyšetřeno.